Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 137/6. Připomínám, že se jedná o návrh volebního zákona. Sněmovna nemůže Senát přehlasovat, může pouze akceptovat znění navržené Senátem nebo může postoupit návrh zákona Senátu znovu, a to v původním nebo pozměněném znění. Pokud Sněmovna neschválí žádné z navržených znění, bude legislativní proces ukončen. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře. Možná ještě chvíli počkejte, jestli se sněmovna neuklidní. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych velmi stručně chtěl připomenout vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákony o místním a krajském referendu a soudní řád správní.